Evo, kolegice i kolege stanka nam je završila, pa ćemo nastaviti sa replikama. Imamo repliku poštovanog zastupnika Dobrovića. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Bulj, spominjali ste studiju kanadsku u kojoj je utvrđeno prisutnost glifosata u praktički 99% uzoraka meda koji su nasumice skupljeni po Kanadi. Znate li šta će vam reći industrija, odgovor na za stavljanje na tržište? Dakle, oni koji žive od toga jako dobro. Oni će reći da je to statistički neznačajno, da to ne znači i predstavlja nikakvu posebnu opasnost, dakle uglavnom idu za tim da sve dok se ne dokaže da izravna veza postoji između zdravlja odnosno ugroze zdravlja i činjenice da to postoji da stvar nije opasna.

I naravno da industrije i moćnici ne bi željeli da o ovome pričamo koji imaju veliki profit i veliku dobit, ali to ide na štetu znači zdravlja, zdravlja svih nas, a poglavito naše djece.

Znači, pa zar mi želimo da naša djeca budu pokusni kunići?

Ovo šta Svjetska zdravstvena organizacija kaže, da upravo su to radili, štetna hrana. Izvolite.

Poštovani državni tajniče Majdak sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, danas raspravljamo o Zakonu o zabrani glifosata, kada govorimo o glifosatu treba reći kako je to najčešće korišten herbicid u svijetu i primarno se koristi u poljoprivredi gdje poljoprivrednicima pomaže pri zaštiti polja od neželjenih korova prije početka sijanja i uzgoja novih kultura, ponajviše u trajnim nasadima u njihovim vinogradima, voćnjacima, maslinicima, šumskim nasadima. Koristi se i za obnovu livada i pašnjaka. Svi smo svjesni velike konkurencije u proizvodnji i prodaji hrane koje naše poljoprivrednike i poljoprivrednu djelatnost stavljaju pod veliki pritisak i to znači da naš poljoprivrednik mora biti maksimalno učinkovit ako želi opstati na velikom tržištu što podrazumijeva korištenje novih tehnologija, pripravaka i sl. Danas našem poljoprivredniku glifosat predstavlja učinkovitu pomoć na polju i ekonomski isplativu pomoć u uzgoju biljaka, a zbog manje prisutnosti korova se ostvaruju znatno veći prinosi i po nekim procjenama i do 22% što se kasnije odnosi i na veću profitabilnost od oko 25% Naši poljoprivrednici se nalaze u nezavidnom položaju jer moraju proizvesti kvalitetnije i jeftinije proizvode s manje sredstava, a ova ideja zabrane glifosata danas bi predstavljala veliki teret istima i jedno s drugim nikako ne ide. Ovo nije nova tema, glifosat je tema mnogih javnih rasprava zadnjih godina iako je prisutan od 1973. godine, postoje određene indicije da ova tvar predstavlja rizik i za okoliš i za zdravlje. I upravo zbog toga osim što je glifosat najčešće korišten herbicid on je i najispitivaniji herbicid u svijetu. Upravo zbog toga je vrlo teško ocijeniti njegovu kancerogenost ili nekancerogenost no dobro je što analitička tehnologija postiže ogromne napretke i vjerujem da ćemo u budućnosti doći do odgovora na pitanje kancerogenosti glifosata, a do tada bez analize mislim da je dosta neodgovorno spekulirati. Hrvatska trenutno ima odobreno 19 sredstava za zaštitu bilja koje sadrže glifosat te se njegova potrošnja kreće na oko 50% od ukupne potrošnje herbicidnih pripravaka. No, mi svi zajedno moramo biti odgovorni i svjesni da trenutno nemamo alternativu po ovome pitanju i prije same zabrane trebamo odgovorni i prema poljoprivrednicima i pronaći drugi oblik obrade korova, pripremiti znanstvene analize, osigurati instrumente potpore kako bi naše poljoprivrednike dodatno educirali i pripremili za prijelazno razdoblje, a pogotovo ono naša mala gospodarstva. EU odobrila je glifosat za korištenje u sredstvima za zaštitu bilja do 2022. godine te u svim zemljama postoje registrirana sredstva za zaštitu bilja na bazi glifosata. No, za sve one koji su skeptični po pitanju ovoga i smatraju da moramo donositi ovako ishitrene odluke od kraja 2019. godine provodi se postupak ponovnog odobrenja glifosata na razini EU. To je jedan kompleksan postupak koji uključuje i struku i agencije za hranu i agencije za kemikalije, zainteresiranu javnost i sve države članice da predstave ali svoje znanstveno i stručno dokazane pokazatelje i podatke iz monitoringa o eventualnim štetnim utjecajem na zdravlje ljudi, životinja i okoliša. Kao što sam rekao, analize predstavljaju kompleksne procese koje dugo traju, ali jedino one mogu dati traženi odgovor. I najmanji je problem nešto zabraniti no koja nam je alternativa. Važnost glifosata u poljoprivrednoj proizvodnji je velika i nažalost tu alternativu nema, i ovakvim zakonskim prijedlogom mi naše poljoprivrednike stavljamo u podređeni položaj, te s obzirom da je u drugim zemljama dopuštena upotreba ugrožavamo i njihovu konkurentnost. Takvo neodgovorno ponašanje između ostalog može dovesti i do otvaranja crnoga tržišta, poglavito u pograničnim područjima sa zemljama u kojima je dozvoljen glifosat, i mi danas imamo situacije gdje se u proizvodima analizom pronalaze sredstva iako su zabranjena na našem tržištu, što znači da imamo ilegalno korištenje tih sredstava, i bojim se da bi nam se ovakim odlukama upravo to moglo i dogoditi sa glifosatom. Kod ovakvih tema trebamo svi zajedno biti odgovorni, ostaviti populizam na stranu, imati znanstveno utemeljene pokazatelje o štetnosti, prije razgovora o samoj zabrani, pronaći alternativu, educirati i pripremiti poljoprivrednike, osigurati instrumente potpore prije nego zabranimo glifosat koji se danas koristi u svim segmentima poljoprivrede. Sada će u ime predlagatelja govoriti ponovno poštovani zastupnik Miro Bulj.

On navodi da je žalosno da se na takoj kemikaliji temelji moderna poljoprivreda i proizvodnja kruha, ulja i tjestenina ili piva. I vi pitate šta je alternativa? Znate li vi kad se pojavio glifosat, znate li kad se pojavio, i koji je interes te industrije? Evo pa u replici ... [[Govornik se ne razumije.]] pa vi recite kad se je pojavio da javnost čuje zbog čega bi naša djeca u istraživanjima bili, kojeg ću pokazati, kasnije ću još citirati profesora doktora Vrčeka kao našega stručnjaka, a vi sebe demantirajte jer je Hrvatska glasala protiv, zbog čega je glasala protiv tada?, mene zanima zbog čega je glasala.

Rezultati su porazni, u svim ispitivanjima i ispitanim uzorcima otkriveni su tragovi glifosata, kemikalija koja je 2015.-te, kao što sam rekao, Međunarodna agencija za istraživanje raka svrstala u skupinu tvari koje vjerojatno uzrokuju rak. Istraživanje je provela radna skupina za okoliš sa sjedištem u Washingtonu, članovi te skupine odlučili su provjeriti prisutnost glifosata u hrani koja mnoga američka djeca jedu svakodnevno, zobne, voćne i druge proizvode sa žitaricama, instant kašice, grickalice, ispitano je 28 različitih proizvoda popularnih brendova, a njih 26, od 28, što znači 93% količine glifosata su bile veće od dopuštene granice koje preporučuju djelatnici skupine, znači 0,01 miligram dnevno. Zamislite koju hranu naša onda djeca jedu? I to je smiješno. Zbog čega je austrijski Donji dom donio odluku o zabrani glifosata? Zbog čega je Angela Merkel kaže da će se borit protiv glifosata, zbog čega? Zbog čega je povećan broj tumora? Zbog čega najviše ulažemo u poljoprivredu poticaja a nikad goru nemamo poljoprivredu jer uvozimo štetne i jeftine proizvode.

Kolega Bulj ovo je klasični populizam što vi govorite, 1973. godine, znači zadnjih 40-ak godina na tržištu se nalazi glifosat, ali vi jednostavno ne razumijete materiju. Vi ste ovdje rekli da je Austrija zabranila glifosat, to naprosto nije istina, vi ste rekli da Francuska brani glifosat, to nije istina, Francuska čak bilježi rast prodaje od proizvoda sa glifosatom. Vaši podaci koje iznosite dolaze iz novinskih članaka i zaista nemaju neku ozbiljniju utemeljenost. a u RH niti jedan slučaj nije, nema prijavljen sa višim udjelom glifosata, tako da molim vas da budete odgovorni, da govorite isključivo ovdje istinu, a ne citirate određene dijelove pojedinih novinskih članaka upitnih portala.

Ako je Valerija Vrčeka, dr. prof. znanosti, onda ja postavljam pitanje vama da li ti ljudi znanstvenici u RH koji vodi predstojnik Zavoda za organsku kemiju i farmaceutsku biokemiju Fakulteta u Zagrebu kaže da treba odma zabraniti glifosat, ako kaže austrijski dom, ako u EU, nije Miro Bulj otvorio ovo pitanje nego to je Andrej Plenković, u Briselu je bio protiv, glasan, a u RH sad kad predsjedamo EU kolega Tušek je za. Ja želim da se o ovome raspravlja i da se uključi struka.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, pozdravljam državnog tajnika sa suradnicom i naravno sve nazočne i hrvatsku javnost. U prvom redu bi htio reći da se po pitanju ovog zakonskog prijedloga nije uspio sastati saborski Odbor za poljoprivredu kojemu predsjedam jer je eto bilo problema u dva navrata sa kvorumom odnosno sa sastavom onih koji čine kvorum jer bi, jer bi očito bio zakonski prijedlog čak i prošao kao takav odnosno dobio zeleno svjetlo, tako da evo nisu se ljudi koji su članovi Odbori za poljoprivredu, a podupiru vladajuće, nisu bili kadri doći poslušati raspravu i odbiti zakonski prijedlog. Ovdje smo čuli kako nema alternative i kako je to ekonomsko isplativa pomoć u poljoprivrednoj proizvodnji. Mislim, to je nevjerojatno za čuti jer to je rezon koji naprosto vidi samo u jednom uskom smjeru i nije sposoban pogledati i raširiti pogled lijevo i desno, upoznati se sa svim novim spoznajama koje se tiču ove tvari i onda donositi politike i odluke, nego se uporno ide u jednom smjeru. Dakle, glifozat kako to nazivaju naši stručnjaci iako je se vidim udomaćio u javnosti naziv glifosat je, jest najpopularniji i najprodavaniji herbicid. Međutim, upotreba tog herbicida se vezuje sa mnogim štetnim učincima na okoliš jer je on perzistentan, ostaje, vraća se nazad kroz hranu i na druge načine do ljudi odnosno i životinja i uočavaju se bitni štetni učinci, tako da je on dokazani endokrini disruktor, dakle i tvar koja ulazi u interakciju sa mnogim metaboličkim procesima u organizmima. On je sveprisutan u okolišu i naravno vezan je, kao što je kolega prije mene govorio, uz njega postoje brojne studije, međutim, mi moramo znati razlikovati znanost i znanost. Postoji neovisna znanost financirana javnim novcem koja definitivno u svojim istraživanjima ne koristi, nema, ne postoji ciljana, ciljani zaključak koji se mora postići određenim istraživanjem, dakle oni su neovisni i oni dolaze do činjenica znanstvenih bez upliva pojedinih interesa. S druge strane imamo industriju koja je, naravno zainteresirana za ovaj proizvod jer je taj proizvod davno proglašen izuzetno dobrim, genijalnim, patentiranim agrokemijskim proizvodom, supstancom, koja je doživjela ogromnu proizvodnju i prodaju i koja je za vlasnike patente omogućila ogromni profit. Taj novac je, naravno sposoban financirati svašta i medije i razna istraživanja koja će ić za tim da se neke drugi uvidi tumače na način kako to sada odgovara nekome ko je silno zainteresiran za točno definirane zaključke tih spoznaja. I sada mi tu imamo kao sukob dviju znanosti, jedne koje tvrde da jest štetno i da je dovoljna evidencija, a druge koja kažu ne, ne, nije, mi imamo drugačije evidencije. Dakle, to je stvar neke kontroverze. Ja ću podsjetiti da je nekad, dakle organska kemijska industrija imala niz fantastičnih patenata i produkata za koje su tvrdili da su riješili, da će riješit sve probleme i bolesti i glad i svega skupa, poznat je recimo DDT, dakle prah koji se koristio za svašta, dakle insekticid i poznata je fotografija primjene DDT-a na plažama, na plaži New Jerseya u Americi '45. kad je jedan veliki stroj prašio, dakle jer je to u obliku praha, plažu, okolo trče djeca i kupači, al to je bila 45. ali bilo je dosta ljudi na toj plaži, a na stroju stoji znak DDT, dakle on je upoznao o čemu se radi. Snažan insekticid, ali harmless, dakle neštetan za ljude. To piše, to je bila tvrdnja onoga tko je to prašio. Nije prošlo niti 10 godina, ustanovljene su brojne štete na okoliš i došlo se do toga da se zaustavlja proizvodnja tog DDT-a, tog proizvoda, tog patentiranog dakle čudesnog proizvoda koji je trebao spasiti svijet od svega i svačega, ne? Što to znači? Postoje period otkrića, stavljanja na tržište, industrija tu uvijek brza, tvrdi koješta, što god treba tvrditi, dobiva dozvolu, ide u proizvodnju i primjeni tek onda se otkrivaju učinci i zato postoji princip predostrožnosti. Jer smo to naučili jer vi sad te tvari koje su, to su perzistentne organska zagađivala, one su sveprisutne posvuda, naći ćete ga u sedimentu jer nema mikroba, nema enzima koji je sposoban razgraditi te tvari odnosno vrlo sporo se razgrađuju, pod UV-om sunca itd. i možda se razvije neka bakterija koja će ipak ići k tome da on pomalo u okolišu nestane. Dakle princip predostrožnosti govori da kad god postoji kontroverza oko nečega, dakle sukob znanstvenih evidencija, da treba ići na strani opreza. To je uputa politikama, ići na strani opreza da se ne naprave prevelike štete, kao što je u pitanju glifosata već učinjeno. Jer što znači ove evidencije prisutnosti dakle toga spoja u medu u Kanadi ili u dječjoj hrani u Americi? Naravno da će proizvođači, oni koji imaju proizvodne, sve je uhodano, proizvodnja, plasman, primjena. Fantastična stvar. I sada to ugroziti, oni će činiti sve da do zabrane dođe što kasnije. I to je jedan veliki medijski rat u kojem oni imaju velike novce. Međutim, žalosno je da se onda jedan ovakav prijedlog proglašava populizmom i da se smješka saborski zastupnik, kao on tu proglašava čovjeka ne znam, redikulom ili neznalicom jer je on se usuđuje pričati o nečemu o čemu sve ne zna. G. Bulj, saborski zastupnik se poslužio sa znanstvenim evidencijama koje postoje, pa zna čitati. Dakle te evidencije su prisutne i nije sve rađeno kod nas. Možete uzeti znanstveni časopis Nature pa vidjeti da je izravno povezana, dakle od britanskih i francuskih znanstvenika, dakle su izravno povezane glifosat sa metaboličkim poremećajima i to su onda bolesti od koje obolijevaju i naša djeca, ljudi, starci, mladi, svi redom, a da ne znamo uzročnika. Uzročnik je u hrani i uzročnik je u onome što nije regulirano jer kod nas nije reguliran sadržaj glifosata, koliko ga smije biti u müsliju koje dajete djeci da jedu. To su sve pitanja koja se postoje i koja su mnogi ljudi već otvorili i otkrili i znaju, međutim, ovdje se to ignorira i onda se kaže, ne, ne, nije Austrija uspjela. Da, Austrija je dio EU i naravno da treba proći vremena i proceduru da ona to istjera, da ona upozna sve one, jer je potpisala ugovor o pristupanju i obvezuju se razne procedure i to nije jednostavno. Međutim, pa zar bi mi, zemlja u kojoj ima toliko neiskorištene poljoprivredne proizvodnje, trebali biti na stani tih velikih proizvođača, a mi nemamo uopće tih velikih površina gdje, kako to… Naravno, Amerikanci su glavni po pitanju takve primjene, industrijske proizvodnje. Zar nije nama u interesu raditi na jačanju ekološke proizvodnje? I konačno otkriti skrivene štete i probleme tradicionalno, kemijski, industrijski proizvedene hrane, a isto tako, otkriti skrivene prednosti ekološki uzgojene hrane i prestati s tim da naši ljudi gledaju isključivo cijenu. Nemojmo gledati samo cijenu. Cijena je jedini parametar i ljudi naravno u slaboj ekonomskoj moći su nekada prinuđeni tako činiti. Međutim, nije čak ni ti proizvodi nisu uvijek nužno skuplji. Čovjek koji ima zdravu proizvodnju, ekološku proizvodnju, koji se drži regula, koji ne troši kemikalije, koje koristi organski gnoj na pravilan način, koji ide za tim da maksimalno poštuje ekosustav i da ima manji prinos nego industrijski, međutim, zdrave hrane, ta hrana koja je ustvari ne da je hrana, ona je ujedno i lijek. Mi moramo evo, svi doći do toga da takvim proizvođačima omogućimo lakši dolazak na tržište i ukidanje, tj. zabrana, nije to zabrana, nego stavljanje van prometa. Nemojte nam to, nama to ne treba, hvala lijepo. Idemo proizvoditi ono što trebamo na način da se ne stvara šteta okolišu i idemo to, taj proizvod idemo verificirati, dakle označavanje hrane, kvalitete, ekološke kvalitete i omogućiti da prvo, naši kupci znaju što i kako, gdje i kamo kupuju, a onda ćemo mi vrlo lako, jer bit će pomama za takvim proizvodima i vani jer ljudi vole kupiti dokazano zdravu hranu. Svaki tretman kemijski ima svoga traga. Vi možete u vinu vidjeti koliko ima čega, vi možete u jabuci, vi možete u mesu, evo, u müsliju, u čemu god hoćete, sve ima svoga traga, danas instrumenti mjere ako hoćete do femto, piko razine, sve ćete izmjeriti, dakle možete molekulu naći i sve ima onda svoju težinu. Svaki toksin ima svoju težinu, svoje opterećenje toga proizvoda i ja ne vidim doista drugačije nego da je ovaj zakon ide u stvari u prilog hrvatskoj poljoprivredi i hrvatskom gospodarstvu, zdravlju naših ljudi jer svaka kemikalija koju mi i, unosimo u sebe, a unosimo puno toga a da i ne znamo da unosimo ona opterećuje naš imuni sustav. Ona na neki način neku kompromitaciju donosi pa i onda evo imamo korona virus, sigurno bi zdrava hrana, one koji se koriste zdravom hranom, koji imaju snažni imuni sustav problem virusa je praktički ne postoji za takve ljude.

To su gluposti. I da ekonomska isplativa pomoć glifosata, hvala lijepo jer ona stvara ekološke štete koju vi ne vidite za sada u računu, ali ne dao Bog da ćete vidjeti usvom zdravstvenom kartonu. jer mi oboljevamo od svega i svačega, a ne znamo čega je sve to posljedica. Prema tome, put u smjeru uklanjanja dokazanih jer tu više nije, to nije kontroverza, to je dokazano, potpuno je evidentno. Dakle, znanstvenici neovisni su došli do zaključaka spoznaja da ta tvar ima izravne štete. I to je valjda dovoljno da to prekrižimo i tražimo druga rješenja. Tako da će naravno Klub MOST-a podržati ovaj zakon i nada se da će hrvatska politika ići u smjeru, ne morate vi podržati ovaj zakon, ali dajte stvorite politiku koja će ići na tragu ovoga što, o čemu ovdje pričamo. Sad će u ime predlagatelja ponovo govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Kolega Dobroviću, imam i moram kazati da mi je razočarenje zbog čega odbora su utekli članovi većine, a bio se stvarao kvorum jer jednostavno bi očiti su procijenili da bi ovo prošlo na odboru, a što se tiče populizma, što se tiče pozivanja odakle meni pravo predlagati zakone i …/nerazumljivo/… nisam samo ovaj zakon predložio. Predložio sam i Zakon o zabrani GMO-a, predložio sam zakon o zabrani poljoprivrednoga zemljišta strancima, o teleoperaterima da se ponašaju u RH kao ostali i predlagat ću. Tako ovo, šta ja sam ušao u politiku od ove puste pameti koja u ovome saboru se poziva od akademski najobrazovanijih ljudi koji znadu svoj posao i morali bi znati, ali veće štete su napravili na Hrvatsku i po ovome i ovome po pitanju glifosata i štetne hrane i našu poljoprivredu nego svi okupatori od Turaka do danas. Zbog toga sam ušao u politiku, nisam mislio biti političar, ja sam bio profesionalni vojnik 18 godina, znači ja nisam mislio, a sve akademski obrazovni ljudi uništili poljoprivredu, gospodarstvo, ribarstvo, poljoprivrednu zemlju, iselili 2/3 Hrvatske, uvozimo štetnu hranu tretiranu ovim ovaj herbicidom tj. koji su otporni na ovaj na glifosat, na cidokor da bolje narod razumi. Znate narode kad cidokor polijete ko gleda kako to izgleda. I oni kažu da sam ja populist, šta želim da se raspravlja o ovome, šta želim da kažem da je to žalosno da glasnogovornici, vi ste glasnogovornici samo pod ovim svjetlima gospodine Tušek ukravačeni, tih industrija koje imaju ogromne dobiti na štetu zdravlja naših ljudi, ja želim o tome raspravljati, kao saborski zastupnik, obični čovik iz Sinja iz sela Suhača imate li problem. Dao mi narod velik broj glasova da ih zastupam, što će biti ne znam ja se ispričavam ako sam pogriješio ime, ali evo rekao sam ali oću da vam kažem uvaženi akademiče da sam ušao u politiku šta su akademici, najškolovaniji ljudi doveli poljoprivredu i moju Hrvatsku na rub, moj Sinj prazan, Cetinsku krajinu, nenavodnjeno Sinjsko polje, a uvozimo štetnu hranu velikih industrija. I Europi se predstavljate da ste glasali protiv, u EU, protiv, na prijedlog Europske komisije protiv korištenja glifosata, a ovdje zastupate stavove da glifosat nema tog problema, triba tretirati, kao prije glifosata nije bilo proizvodnje. Nema alternative, ima alternative. Sad je najgore, sada uvozimo soju, uvozimo hranu koja se, životinjsko meso koje se hranilo sa sojom. To je, znači ovo je vaš, kemijsko biološki politički marketing populistički u svrhu velikih multinacionalnih kompanija. I to je populizam koji štiti velike multinacionalne kompanije na štetu zdravlja hrvatskih građana. Američka istraživanja kažu da u 93% dječje prehrane, hrane najpopularnije od kašice, svega što idu 93% ima glifosata više od predviđenih 0,01 miligram, 93% u Kanadi je dokazano meda, u 93% u medu uzoraka što su uzeti isto nasumično 99% je glifosat u većim količinama od dozvoljenih. Pa što bi mi tribali? Ja želim da se raspravlja o ovome kao saborski zastupnik. Ja populista predlažem zakone. Šta sam triba? Šutit jel, dizat ručice kako mi naredu sa druge strane trga, neću, otvarat ću ovu temu, ne tribate se kolega slagat s menom i ne vidim nikakav problem, ali ne možete reći da je prijedlog zakona populizam gdje ne želite da bude većina na odboru jer ste bili svjesni da će ovo proći na odboru. A tvrdite da je Hrvatska među 9 država, među 9 država koja nije podržala, ovaj koja je podržala tj. nije podržala prijedlog europske Junckerove komisije kojoj je on bio na čelu da se produži, tvrdite ja ne znam, da se produži upotreba glifosata.

Uvaženi zastupniče Bulj, i ja sam se dugo vremena čudio zašto naša Vlada u isto vrijeme dok naši građani se iseljavaju iz zemlje dovodi ovdje ljude iz zemalja 3 svijeta i daje im besplatno stanove i plaća im režije. Zašto tu mogućnost ne ponudi Hrvatima koji se žele vratiti u našu zemlju? Pitao sam se zašto ova Vlada podržava Monsantno odnosno njihov herbicid glifosat kad je jasno da su na sudovima u Americi izgubili mnoge tužbe na kojima je dokazana zapravo kancerogenost i gdje su morali isplatiti odštete milijunske. Jedini logičan zaključak koji se nameće je da ova Vlada radi za internacionalnu kliku, da ne radi za svoj narod, da glume da su jedni od nas, a da zapravo nisu i da zapravo predstavljaju one koji potajice vladaju našom zemljom, a koji pokušavaju uništit ne samo naš narod i kulturu nego i nama srodne narode i kulture.

2/3 Hrvatske su prazne, 2/3 Hrvatske ruralnoga prostora su prazne, 790.000 hektara poljoprivrednoga zemljišta je pod korovom, Hrvatska nikad više nije ulagala u poljoprivredne potpore, a nikada više nije uvozila poljoprivrednih proizvoda, a nikada manje ne proizvodimo. Znači da je cilj bio, politički cilj bio uvoziti uvozne štetočine, uvozni lobij u ministarstvima, uvoziti štetne proizvode tim farmaceutsko ti Monsanto, Bayer ti njihovih proizvoda i sad kad su uveli te proizvode, jeftino, uništili našu proizvodnju sad su iselili Hrvatsku.

Uvaženi zastupniče Bulj, pa mislim ovaj glifosat ide svome kraju, a agroindustrija bogata traži alternativu jer oni samo moraju nastaviti proizvodit nešto drugo, a Hrvatska se ne želi zamjeriti, mislim da malo pretjerujete kad kažete da je to programirana štetočinska politika. Oni naprosto ne žele puno talasati i isticati se nečim, to je najbolje šuti dolje i sluganjski čekaj da vidiš kad će veliki odlučiti nešto izbaciti iz upotrebe pa ćemo onda i mi. Ali to ujedno znači propustiti priliku izgraditi zdravu ekološku poljoprivredu koja bi mogla hraniti naš turizam, koja bi mogla hraniti naš zdravstveni turizam i koja bi mogla hraniti i naše ljude na zdravi način dakle i za dobrobit sviju. Možda sam retoriku figuru napravio preoštru, ali stojim iza toga da uvozni lobiji su najveći problem domaće proizvodnje i hrvatskog seljaka i sela. I ovom prigodom, vidimo kod ove ugroze prve da je vidjet ćemo da je problem domaće proizvodnje. Pozivam kupujmo domaće, pozivam sve obrađujmo poljoprivredno zemljište i tako će Hrvatska biti bogata država jer bez bogata seljaka nema bogate države. Što se tiče glifosata, pa nije to otvorio pitanje Miro Bulj, pa to je Europski parlament otvorio i smanjio sa 15 godina na 5 godina do 2022. korištenje glifosata tj. tu fazu nekakvoga ispitivanja. Pa nije Miro Bulj donio presudu za gospodina Johnsona koji je obolio od 280 miliona kuna štete da plati Monsanto ili Bayer da plati ovaj čovjeku koji je obolio od tumora.

Ono šta ne bi trebali raditi je da tu prozivamo nas u Hrvatskoj kad je 26 zemalja još uvijek u postupku analize kako i šta napraviti. Recimo najmoćnije europske zemlje koje nemaju proizvođača tog, te supstance znači govorili ste o Bayeru, on možda može utjecati na Njemačku, ali u Francuskoj nema tako velike tvrtke farmaceutske koja to proizvodi da bi Francuzi bili stisnuti, a i oni moraju o tome razmišljati.

Problem je što u RH u ovome trenutku previše uvozimo hrane, previše, poljoprivrednih ovaj prehrambenih proizvoda, a pada nam znači proizvodnja, a nikad više nismo davali poticaja. Zašto?

Kolega Bulj, rasprava je apsolutno dobrodošla, treba je potaknuti, treba je poticati, no vi govorite poluistine i zato je to populizam.

Hvala lijepo. Poštovane kolegice i kolege, uvaženi podpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnicom.

Prije svega uz ovu temu važno je istaknuti značaj poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje ukupno u svijetu, a onda i u Republici Hrvatskoj, i nije slučajno da je i Hrvatska poljoprivredu i poljoprivrednu proizvodnju svrstala u stratešku granu gospodarstva, međutim činjenica da sami poljoprivredni proizvođači, pa ni potrošači baš i ne primjećuju da je tome tako, jer ovih zadnjih godina bilježimo pad proizvodnje, i u mlijeku, i u mesu, i nemamo dostatnu proizvodnju ni voća, ni povrća, ni drugih prehrambenih proizvoda, i uvozimo sve i svašta. I upravo taj značaj proizvodnje hrane je danas vrlo aktualan zbog svjetske krize sa korona virusom, zbog zatvaranja granica, postoji realna opasnost da, obzirom da nemamo dostatnu proizvodnju hrane, mi ne budemo imali s čim prehranit svoje stanovništvo iz razloga zatvaranja granica i smanjenog protoka roba, jer samo kad navedemo da se bijeli luk, grah uvozi iz Kine, iz Kanade, da voće, povrće najvećim dijelom uvozimo iz Italije, Francuske, Španjolske, to dovoljno govori u kontekstu zatvaranja granica i sprečavanja prometa u kojoj smo mi situaciji. I zato je važno da mi ozbiljno razgovaramo o ovoj temi, da ozbiljno razgovaramo o poljoprivredi i proizvodnji hrane u Hrvatskoj, ne kažem da su do sad rasprave bile neozbiljne, nego da je neozbiljno da mi u takvim okolnostima smanjujemo proračun Ministarstva poljoprivrede, iako su izravna plaćanja povećana, ali treba istini radi reći da su to EU sredstva, da iz Nacionalne omotnice nikad nismo našim proizvođačima isplatili ono do 100% mogućeg, i da je rezultat dijelom i toga ovo smanjenje proizvodnje. I kad je riječ o upotrebi pesticida, u ovom slučaju glifosata kao herbicida u proizvodnji hrane, onda treba reći da je poljoprivreda ukupno u svijetu bez kemije danas teško moguća, i podsjetiti da su prvi insekticidi korišteni još 1000 godina prije rođenja Krista, kad se pojavili skakavci i uništili sve usjeve i nasade, i da jednostavno danas sigurno bez pesticida bi bila smanjena proizvodnja hrane od 30 do 50% ovisno o vrsti, ovisi o klimi i mjestu gdje se proizvodi, i da treba biti realan i reći da, mi moramo koristiti kemijske proizvode, sredstva za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji, slično kao što se proizvode i koriste veterinarski lijekovi u proizvodnji hrane u stočarstvu, kao što se koriste različiti farmaceutski pripravci u zaštiti zdravlja ljudi, tako i ovdje u zaštiti bilja, naših kultura koje proizvodimo, nužna je upotreba pesticida. I treba reći da je Europska unija, pa onda i Hrvatska, ima vrlo stroge uvijete za registraciju pojedinih aktivnih tvari za uporabu u, na svojem području strože nego što je to u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi i drugim dijelovima svijeta.

Najviše se koristi u voćarstvu, vinogradarstvu, višegodišnjim nasadima starijim od 4.g., koristi se u ratarstvu i to najvećim dijelom postrno nakon skidanja žitarica za rješavanje višegodišnjeg korova kao što su abutilon, ambrozija, pirika, slak, znači one vrste koje se drugim kemijskim pripravcima teško mogu ili nikako riješiti, s te strane su vrlo neophodni našim poljoprivrednim proizvođačima. I danas je i hrvatska poljoprivreda naravno za to da se europske zelene politike primjenjuju i provode kod nas, pa i mi iz HSS-a smo za to. Međutim, činjenica je da se te politike ne mogu raditi bez mišljenja i mjesta i uloge poljoprivrednika. Pa imali smo primjer prosvjeda u Njemačkoj, u Berlinu i čudi me da nisu i naši poljoprivredni proizvođači prosvjedovali jer stalno se nekakve nove uloge nameću poljoprivredi, stalno su neki novi pritisci, sad je evo pritisak da se smanjuje upotreba pesticida u poljoprivredi i naravno da treba imat jedan takav integrirani pristup poljoprivrednoj proizvodnji, da se osmišljava takve modele proizvodnje i agrotehničke mjere gdje će uz što manje upotrebe kemije se postić optimalan prinos da ostvari siguran dohodak tom poljoprivrednom proizvođaču. Ukolko tomu nije tako onda smo mi protiv toga, onda tražimo da i Europska komisija ne smanjuje proračun za poljoprivredu, onda smo i protiv tog da Ministarstvo poljoprivrede RH smanjuje proračun za poljoprivredu nego upravo obrnuto da osigura siguran dohodak našim poljoprivrednim proizvođačima za izgubljenu dobit iz razloga što će smanjiti kemizaciju u poljoprivredi, smanjiti upotrebu i pesticida, gnojiva i drugih preparata. Naravno da kod takvih uvođenja tih novih politika se mora uvažavat mišljenje poljoprivrednih proizvođača. Pa ja vas evo kolega Bulj pitam jeste li konzultirali mišljenje poljoprivrednih proizvođača, udruga, Hrvatske poljoprivredne komore i drugih dionika na tom području, Agronomskih fakulteta, instituta i svih koji sudjeluju u tom procesu? Jer mi iz HSS-a inzistiramo da se ubuduće kod svakog zakona koji se tiče poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane mora konzultirati poljoprivrednu komoru, udrugu poljoprivrednika i sve poljoprivredne proizvođače i da se nijedan zakon ne može donijeti bez njih, al evo to je mjesto i uloga Ministarstva poljoprivrede da konačno oformi i ustroji Hrvatsku poljoprivrednu komoru, a oni su nažalost izbacili ju iz sufinanciranja u proračunu za ovu godinu, ostalo je nešto minimalno sredstava i to svakako nije dobro i to nije dobar pristup. Danas je agronomska struka i poljoprivredna proizvodnja pred velikim izazovima, upravo treba proizvesti što više hrane sa što manjom unosom agrokemikalija. To je teško, tu treba puno znanja, tu treba puno i financijskih ulaganja, od edukacije do same reguliranja tržišta poljoprivrednih proizvoda. Mi jesmo za ekološki pristup da se osigura dostatnost hrane, ali po ekonomski prihvatljivim, priuštivim cijenama našim potrošačima i sigurnost hrane, sigurnost i zdravlje naših ljudi ispred svega. Kako to pomiriti? Nije lako i to može jedino uz jedan znanstveni pristup, uz razgovor i suradnju sa svima, to ne može bit samo odluka politike, medija, to mora biti jedna sinergija, zajednički interes mora bit i proizvodnja hrane i sigurnost potrošača i zdravlje naših građana. I dokle god postoji sumnja da li je glifosat utjecao na zdravlje ljudi, s jedne strane od Svjetske agencije za ispitivanje raka ne možemo samo tako prihvatiti odluku Europske komisije odnosno Europske agencije za sigurnost hrane da nema statistički dokazivih podataka koji kažu da glifosat nema utjecaja na zdravlje. I sigurno da treba uvažavat struku i ja sam se evo potrudio i hvala profesorima s Agronomskog fakulteta koji su mi omogućili da koristim njihov rad i njihovu studiju, pa ću evo iz tog rada pročitati glavne karakteristike i kronologiju ovoga što se događalo u Europi vezano uz glifosat. Naime, rekao sam da imamo stroge uvjete za registraciju aktivnih tvari u Europi i u RH i svi ti proizvodi moraju kroz određeni broj godina na kolko im je izdana dozvola raditi novu dozvolu za naredno razdoblje. I piše u ovom radu da su kod glifosata vidljiva znatnija odstupanja od propisane procedure, stoga iznose kronologiju kako je ovdje navedeno. Još u svibnju 2012. tvrtka Monsanto je odabrala Njemačku kao zemlju izvjestiteljicu da Europskoj komisiji dostavi dokumentaciju za ponovno produljenje odobrenja za upotrebu glifosata u Europi.“ Trajala je prepiska od 2013., 2014. i 2015. između Europske komisije i Njemačke kao izvjestiteljice i utvrđeno je da se razlikuju u stajalištima, pa su zatražene nove konzultacije, pa je privremeno produžena dozvola glifosata za 2015., 2016., pa onda i za 2017., a u ožujku 2015. Svjetska organizacija za istraživanje raka objavljuje Monografiju o toksikologiji 5 organofosfornih insekticida i o glifosatu kojom se, ga se klasificira u skupinu A2 kao tvar koja vjerojatno uzrokuje rak kod ljudi. Nastavno na to zatražene su nova istraživanja, novi pregovori i konzultacije između različitih europskih tijela i članica i nikako nije bilo moguće postić konsenzus nego se, nije se htjelo ić na preglasavanje nego se produžilo, rekao sam privremeno dozvola na jednu godinu, pa onda na još jednu. U ožujku 2016. zbog neslaganja prestanka članica u stalnom Odboru za bilje, životinje, hranu, i za životinje, komisija odgađa donošenje odluke, upućuje zemlje članice na usuglašavanje stavova sve dok se kvalificiranom većinom ne postigne jedinstven stav ili odluka. Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane EU parlamenta poziva se na mišljenje i nalaz Monografije i ulaže prigovor te je prijedlog EU komisije da se glifosatu produži rok upotrebe do, na sljedećih 15 godina. Naravno da to ne prolazi i u svibnju 2016. komisija djelomično uvažava prijedlog Parlamenta, ali novom provedbenom uredbom predlaže produljenje na 10 godina. Međutim, države članice odnosno članice ovog tijela, kod glasovanja u lipnju ne uspijevaju postići kvalificiranu većinu i na kraju dolazi do ove odluke da se produljuje na još 2 godine, preglasavanjem 18-9 gdje je Hrvatska bila protiv predložene odluke i na temelju toga su naručena istraživanja da bi se dokazalo je li glifosat štetan za ljudsko zdravlje ili ne. Imamo i presudu suda u Americi gdje je jedna osoba dobila 80 milijuna dolara kao naknadu štete za trovanje glifosatom. Ima još nekih 10 tisuća tužbi građana u Americi. Istovremeno ima i istraživanje koje je provedeno od njihovog instituta u Americi, u Iowi, Sjevernoj Karolini, gdje je na 54 tisuće ispitanika nije dokazana statistička povezanost između oboljenja rakom i glifosata i dokle god je tako podijeljena struka, dok se ne može dogovoriti, a često je prozvana struka da je pod utjecajem velikih kompanija, da je to često plaćeno od strane kompanija koje imaju novca i da se ne može vjerovati tim izvještajima, pogotovo što je dio stručnjaka odbio potpisati ovakvu rezoluciju, odnosno Monografiju kojom je Međunarodna agencija za istraživanje raka izvijestila EU komisiju. Stoga mi iz HSS-a predlažemo da se napravi moratorij na daljnju uporabu glifosata u RH dokle god struka i znanstveni pristup ne dokaže jedno ili drugo, da se paralelno s tim radi edukacija naših poljoprivrednih proizvođača jer mi njima ne možemo zabraniti da oni upotrebljavaju dokle god je taj proizvod registriran, ali ih moramo uputiti kad primjenjivati glifosat, na kojim kulturama, da izbjegavaju ono što je česta praksa u Hrvatskoj, da nisam siguran da li će te 3 litre biti dosta pa još pola litre dodam. Da ih sigurno treba uputiti na ispravnost svojih prskalica jer često jedno krilo baca više, drugo manje pa imamo veće onečišćenje nego što je to nužno i potrebno, da se na javnim površinama zabrani glifosat jer se on najčešće koristi na javnim površinama, uz željezničke pruge i sl. što su neke države već u Europi i učinile i svakako da kod takvih aktivnosti moramo tražiti brigu za naše potrošače, za kupce hrane, ali moramo osigurati i dohodak poljoprivrednim proizvođačima i naći nekakve alternative. Postoji tu i EU novac i evo, predlažemo da se napravi jedan znanstveni projekat u kojem bi sudjelovali naši stručnjaci s Agronomskog fakulteta, Veterinarskog, ministarstvo, odgovorno fakulteta medicinskog ili PMF-a i da se napravi jedno neovisno istraživanje jer činjenica da dokle god to kompanije naručuju, postoji rezerva prema takvim istraživanjima i sigurno nije dobro da se samo na njih orijentiramo. I da, sigurno treba povećati hranu, smanjiti u, proizvodnju hrane u Hrvatskoj, smanjiti uvoz jer činjenica da mi iz Italije koja je sad evo zaražena, odakle je bazen koronavirusa uvozimo i voće i povrće u kojima [[Upadica Reiner: Hvala lijepo.]] sigurno može biti i izvor zaraze, tako da [[Upadica Reiner: Ponovo nam se javio u ime predlagatelja…]] struku i poljoprivredu zajedno.

Hvala lijepo kolega Vlaoviću. Hvala na konstruktivnoj raspravi. I cilj moga prijedloga je bio da se konstruktivno raspravlja u HS-u o pitanju upotrebe glifosata jer to nije pitanje, ponavljam koje mora se kretati ispod stola nego ga treba otvoriti i vi ste rekli svoj stav, otvoreno, rekli ste određene stvari po pitanju poljoprivrednika i njihovog stava i jednakopravnosti naših poljoprivrednika u korištenju kemikalija, u ovome slučaju smo govorili o glifosatu. Znači to sve stvar o kojima trebamo raspravljati i tribamo i zato i je Sabor i moja intencija ovoga prijedloga zakona da se progovori o ovom problemu. O ovome problemu o kojem govore u Austriji je Donji dom donio odluku, doduše odluku o zabrani, ali je poslato svim članicama EU-i ugovora koji ima s EU-om, prema tome, sve što ste rekli, ja prihvaćam da je vrijeme da se o ovome otvoreno govori, kroz okrugle stolove, tribine, pozivam sve ljude koje ste vi spomenuli da su vam dali akademski i sve poljoprivrednike da se angažiraju po ovome pitanju, da Hrvatska nađe najbolje rješenje, da napokon 790 tisuća četvornih kilometara poljoprivrednoga neobrađenoga zemljišta bude obrađeno, da napokon hrvatsko selo zaživi, tražio sam i zabranu prodaje poljoprivrednoga zemljišta od stranih pravnih i fizičkim osobama, ako to može Mađarska, zašto ne Hrvatska? Nego opstanak ljudi na ruralnim područjima. Zato i postoje fondovi, a u nas je obrnuto. U nas, otkad smo ušli u EU, ovo što je i ostalo ljudi, više se ne bavi poljoprivrednom nego je otišlo u treće zemlje, ali primarni interes, da se ljudi bave poljoprivredom, da ojačamo selo i seljaka, to ste i spomenuli, da ojačamo u biti, evo, kod nekakve ugroze, kao što je ovaj slučaj koronavirus, mi ne znamo kolike će imati ugroze po pitanju, kolike će imati posljedice po pitanju naše poljoprivredne proizvodnje jer kao što ste rekli, ovisni smo o uvozu. Ja uvijek spominjem svoj Sinj, cetinski kraj i Sinjsko polje. Rijeka Cetina teče kroz sred Sinjskog polja, a mi uvozimo, a do Splita je, do Makarske, to je u samoj blizini, mi uvozimo pomidore iz Italije.

Evo dol dolazi, tko dolazi na ljetovanje, kolega Maras, ovo, ono, pa jel bolje da je bila domaća pomidora iz Sinjskog polja i da imamo dodatnu vrijednost da je naš čovjek ostao živjeti mi nismo navodili Sinjsko polje. I zato trebamo ojačavati hrvatsko selo, a sve što ste vi rekli i stavove poljoprivrednika triba njih pitati, stavove struke, stavove, ja sam suglasan ali o ovoj temi se ne smije držati ispod stola. Ako se to raspravlja u drugim državama, ako o tome se raspravlja u austrijskom domu i ako je donio austrijski dom tu odluku da treba zabraniti glifosat onda je ne vidim niti jedan razlog zašto mi o tome ne bi raspravljali, pa makar ja bio u krivu ali smatra da je ovo tema o kojoj trebamo raspravljati otvoreno, javno bez bojazni od bilo koje multinacionalne kompanije koja želi kontrolirati i sjeme i hranu i herbicide i pesticide, sve. Znači moramo o ovome razgovarati jer je interes svih nas zajednički mora biti da opstanu ljudi na poljoprivrednom zemljištu u ruralnim područjima od vaših dijelova Slavonije sve do Dubrovnika, mi moramo o tome razgovarati. Pa tko je mjerodavniji nego mi da razgovaramo. Jel imamo loše i porazne rezultate.

I postavljaju se pitanja što su razlozi? Koliko samo svinjetine, kolega vi to znate, uveze se koja je ranjena sojom koja je tretirana glifosatom i to zna u kojim količinama?

Prva je poštovanog zastupnika Davora Vlaovića. Kolega Bulj, građanska inicijativa građana EU njih više od milion je potpisalo zahtjev da Europska komisija i parlament provede proceduru i da se zabrani upotreba glifosata u EU. To dovoljno govori koliko je javnost zainteresirana da se ovom problemu znanstveno pristupi, da se konačno da odgovor je li glifosat kancerogen ili nije, da li je štetan zdravlju ili ne, ali isto tako da se osigura zdravstveno isprava hrana na stolu svakog europskog građanina, a konačnici i mi u Hrvatskoj moramo biti zainteresirani da jedemo zdravu hranu, nažalost mi uvozimo rekao sam puno voća i povrća izvan Europe, upitne kvalitete i pitanje tko kontrolira ima li ostataka pesticida i to onih koji su zabranjeni u Europi i Hrvatskoj, a koriste se u tim zemljama. Pa da Udruga Greenpeace, udruga koja je prikupila više od milijun potpisa, znači to je udruga koja se bori za održivi razvoj, a mi imamo sve uvjete za održivi razvoj, imamo mogućnosti pomoći naše poljoprivrednike da taj proizvod bude zaštićen, da bude proizvod ekološki proizveden i zaista mi moramo jedino na taj način promišljati.

Gospodine Bulj, vi ste u svojoj raspravi i sada spomenuli jednu situaciju koja je činjenica, a to je da bez obzira zabranite li vi u Hrvatskoj upotrebu tih preparata da će velika većina uvozne hrane odnosno velika veličina nego sva uvozna hrana koja se nažalost uvozi u Hrvatsku s obzirom na to da naša poljoprivreda ima silazni trend godinama i dalje bez obzira na velike poticaje koje dobijamo iz EU, da će biti izložena tome i da ćemo na kraju krajeva opet koristiti i trošiti hranu tretiranu sa glifosatima. Tako da tu bi trebalo po meni to regulirati na jedan drugačiji način, ali ja sam skloniji tome da to napravi se na razini svih zemalja EU i da onda napravimo jednu generalnu regulaciju, da na neki način zaštitimo građane od štetnih mogućih utjecaja. Točno ste rekli da je problem u Hrvatskoj što uvozimo 2,5 milijarde EUR-a prehrambenih proizvoda upitne kvalitete. Poglavito evo ja sam spominjao u nekoliko navrata Hrvatska uvozi milijardu kuna svinjetine koja se hrani sačmom koja je otporna na glifosat ili koje su površine tretirane jel uvozi se iz Brazila tj. iz Južne Amerike se uvozi sojina sačma i to je ogroman problem što mi evo kroz životinjsko meso konzumiramo glifosat.

Sad prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolegice i kolege, gospodine potpredsjedniče evo neću dugo govoriti jer dosta toga sam već rekao u svojim replikama i više-manje stavovi su jasni, šteta je, a to moram gotovo svakodnevno primijetiti u svojim raspravama da prvo tema na dnevnom redu HS koje Vlada predlaže gotovo i da nema, znači, a kamoli, a kamoli da ima recimo zastupnika vladajuće većine, ja mislim da je ovo zbilja kuriozitet da u sabornici osim predsjedavajućeg nema nikog iz HDZ-a i kolegica, kolegica iz HNS-a, to je sve skupa šta je ostalo od vladajuće većine. Bez obzira na petak, bez obzira na kriznu situaciju u RH, mislim da, da jednostavno je ovo jedna potpuno kriva poruka koja se šalje hrvatskim građanima u trenucima kada bi trebali imati maksimalno povjerenje u institucije RH i da se svi skupa zajedno uhvatimo u koštac sa krizom koja nam se dešava. Ali pređimo sada na ovu, na ovu temu i ovo što je reko kolega Bulj ja apsolutno sam sklon tome da ako ništa i ako bi eventualno potpuna zabrana dovela do velikih šteta u poljoprivredi odnosno našim poljoprivrednicima da se stavi to pod nadzor odnosno da imamo neka vrsta ograničenja kao šta imaju i više-manje gotovo sve europske, europske zemlje. Jedino Austrija je zabranila u potpunosti uporabu i sa te strane možda napravila i nama put kojim bi trebali ići, a to je da se pokušamo skoncentrirati na prirodno, na, na, na proizvodnju koja bi, ja bi rekao, bila, bila usmjerena prema sve većem i većem tržištu EU jer ljudi su u ovim trenucima dosta orijentirani na tome i na koju kvalitetu proizvode troše., znači, sa te strane tu postoji šansa za RH. Austrija je to napravila kao jedna mala zemlja, ima veliki udio proizvodnje poljoprivrede koja, koja je potpuno, ja bi rekao, lišena bilo kakvih kemijskih proizvoda. Znači, gotovo 20% poljoprivredne proizvodnje je ekološka poljoprivreda u, u, u Austriji, RH bi morala ić u tom smjeru jer Austrija također je zemlja koja ima jako razvijen turizam i mi se želimo uspoređivati sa, sa takvim zemljama. Ono šta također ide u tom smjeru je i razmišljanja Europskog parlamenta i inicijative koje se čuju u Europskom parlamentu i sigurno 2022. će doći do ozbiljnog razmatranja kako se dalje nositi sa, sa tretiranjem poljoprivrede razno raznim, razno raznim kemijskim supstancama, pa i ovdje glifosatima. Znači, sa te strane moguće da ćemo vrlo brzo doći u situaciju kada će se ograničiti ili potpuno ukinuti upotreba glifosata na području EU. Mislim da su to trendovi, mislim da više, sve više i više podrške dobija, dobija za to i svaka inicijativa, pa i ova kolege Bulja, tako da sa te strane vjerojatno nas to u budućnosti čeka. I sa te strane mislim da nije loše o tome raspravljati, mislim da bi trebalo uzeti sve u obzir i da se sada usvoji ovaj zakon vjerojatno bi trošili hranu koja je tretirana negdje drugdje i poljoprivredne proizvode sa glifosatima, znači ne bi riješili generalni problem.

To ne može napraviti RH sama za sebe i bez obzira šta kolega Bulj ponekad kao revolucionar nastupa i pokušava neke stvari ovdje predložiti, to ne može nažalost u ovoj konstelaciji i, i našeg članstva u EU proći. Bilo bi puno bolje kada bi se založili kao zemlja, možda bi to bila prilika i da iskoristimo predsjedanje EU koja bi bila, koja bi bila predvodnica u takvim stvarima u EU i da pokušamo izlobirati na razini EU da se na taj način poslože stvari odnosno pretpostavke jer da RH donese ovaj zakon kao Austrija, vjerujte mi s obzirom na strukturu naše poljoprivrede 90% opet hrane bi bile tretirane time jer nažalost mi nismo Austrija koja, koja pokušava i uspijeva ovaj na taj način, na taj način organizirati svoju poljoprivredu. Kod nas je poljoprivreda devastirana godinama i dan danas nemamo ono šta bi trebali imati kao jedna zemlja koja ima prilično bogatu, bogate resurse poljoprivredne i mogla bi defakto pokrivati proizvodnjom sve ono što, što potroši, mi smo daleko od toga, mi smo se pretvorili nažalost u zemlju koja troši dosta često i proizvode niske kvalitete, to smo se osvjedočili proteklih godina kada je bila aktualna i situacija i inicijativa zastupnice u Europskom parlamentu Biljane Borzan koja je ukazala na problem kvalitete proizvoda u RH i Njemačkoj. Umjesto da to država rješava, da to država regulira, da država brani, mi smo morali imati solo inicijativu jedne europske zastupnice koja je sa svojim sredstvima iz Europskog parlamenta uspjela to dokazat i pritiskom javnosti natjerati velike korporacije da u RH također nude proizvode kvalitete kao što nude u Italiji ili Njemačkoj, dakle odakle dolaze. Tako da sa te strane evo možda ne bi bilo loše da kolega Bulj i, i ostali klubovi u HS podrže jednu takvu inicijativu i da pokušamo utjecati preko naših zastupnika u Europskom parlamentu možda već danas kada se bude o tome raspravljamo za godinu i po dana da se obavežu zastupnici u hrvatskom parlamentu da će na taj način se zalagati za ograničenje upotrebe glifosata na području EU, kako u proizvodnji tako i u potrošnji jer moramo biti svjesni da i usvajanje ovog zakona ne bi riješilo problem u RH. Usvajanje ovog zakona bi donijelo neki mali pomak, donijelo bi i dosta problema za naše poljoprivrednike jer nemaju alternativu u određenim supstancama kako da, kako da proizvode, tako da mislim da je to jedna stvar koju trebamo rješavati generalno na području cijele EU odnosno da nastupimo kao zajednica jer sa tako velikim tržištem onda nas nitko nikad više ne bi mogao ignorirati i prilagođavali bi se drugi nama. Tako da bi vjerojatno i američke tvrtke koje spominjete u vašim raspravama jako vodile računa o tome kakve proizvode i kakve, kakve ja bi rekao preparate nude na tom tržištu ukoliko mi to kao EU reguliramo. I zbog toga jesmo na jednom velikom tržištu zbog toga smo se i priključili da Hrvatska bude dio prve lige i da na taj način pokušamo postaviti preduvjete da naši građani žive u uvjetima kao što to žive i najrazvijenije svjetske zemlje. Evo, hvala vam lijepo. Slijedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Željka Lenarta. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege, raspravu o glifosatu je svakako potrebna, no moramo krenuti od one druge premise tj. da su svi pesticidi uglavnom kancerogeni. I što bismo sada trebali učiniti, znači ukinuti kompletnu kemiju u poljoprivredi i pitam vas kako bi izgledala poljoprivredna proizvodnja koja je i tako propala u svim sektorima u RH. Ono što je bitno kod glifosata to je da ga koriste najvećim dijelom tamo gdje se dešava genetski modificirana proizvodnja, tj. proizvodnja genetski modificiranog sjemena kao herbicid za uklanjanje korova. U RH ako ste pročitali registraciju glifosata tj. nekih pod trgovačkim nazivom sredstava kojima je baza glifosat, glifosat se ne koristi za takvu namjenu, čak se ne koristi ni za desikaciju. Za desikaciju u Hrvatskoj imamo Reglone forte koji nije glifosat već je dikvat i koji je propisan da desikaciju usjeva kao recimo soje, repice, krumpira i nekih drugih stvari. To što možda neki naši poljoprivrednici koriste glifosat za desikaciju to je jedna druga priča i to je stvar inspekcija i stvar analize poljoprivrednih proizvoda koje mi proizvodimo. Po tome glifosat nije problem u poljoprivrednoj proizvodnji RH već je problem u onome što se uvozi jer mi nemamo nikakvu kontrolu i nadzor nad namirnicama koje uvozimo u RH, a koje pretpostavljamo da sadrže veliku količinu glifosata s obzirom da kao recimo sojina sačma koja dolazi iz Argentine, Brazila ili Amerike gdje se uglavnom uzgaja na način da je sjeme genetski modificirano, toga, o tome ne razgovaramo. Ne razgovaramo ni o tome da sva sojina sačma koja GMO free u Hrvatskoj, a da biste dobili potporu morate priložiti potvrdu agenciji za plaćanje da ste posijali genetski nemodificiranu soju, uglavnom se izvozi. Nažalost ljudi koji kreću u ove rasprave često se ne educiraju dobro i govore dosta krivo, ne u zloj namjeri, ali da biste razumjeli upotrebu glifosata u Hrvatskoj onda morate biti blizu proizvodnje ili u samoj proizvodnji.

Što će raditi ljudi recimo koji se bave voćarstvom i vinogradarstvom bez glifosata? Koristit će koktele nekih drugih sredstava za širokolisne korove, za uskolisne korove, za višegodišnje korove i tada smo učinili još veći problem, koristimo još više kemije, umjesto da educiramo naše proizvođače, da damo obvezu da može samo 1/3 međurednog razmaka biti herbicidni pojas, da ih educiramo da upotrebom uree se za 50% smanjuje količina glifosata koja je potrebna da bi se suzbili korovi. Tu su i nepoljoprivredne površine koje se tretiraju sa glifosatom kako bi se uklonili korovi. Jer da podsjetim glifosat je neselektivni sistemični herbicid koji unošenjem, nanošenjem na biljku se usvaja u biljku i ulazi u korijen i uništava tu biljku u cijelosti. Dok recimo sredstva kao Reglone je kontaktni i on samo sprži ono što je zeleno ne uništi korov, korijen i omogućava da višegodišnji korovi i dalje se razvijaju. Glifosat se u Hrvatskoj koristi za uništavanje tvrdokornih korova na strništima, znači kada su iznesene kulture kao pšenica, ječam, znači žitarice tada se neki korovi koji se ne mogu uništiti ili trebaju velike količine drugih herbicida da bi se uništili se na ovaj način daleko lakše uništavaju. Opet kažem edukacija, dodatna neka sredstva koja pripomažu da glifosat bude aktivniji i da ga se koristi manje. Naravno da će on u nekoj skorijoj budućnosti biti izbačen iz upotreba, no tada moramo našoj poljoprivredi omogućiti i alternativu. Nažalost, danas se pričalo puno o ekološkoj poljoprivredi. Mi imamo nešto ekološke poljoprivrede, međutim, nemamo ekološkog proizvoda. A i onda kad stvorite ekološki proizvod, pokušajte proizvesti 200, 300 tona ekološkog kukuruza, koji nakon skidanja sa polja moram ići na sušenje, ja vas pitam gdje ćete ga voziti? Gdje ćete ga sušiti? Gdje ćete ga skladištiti? I na kraju, kome ćete ga prodati? Prodat ćete ga po istoj cijeni po kojoj ste prodali i konvencionalni kukuruz. Tako da ekološka proizvodnja i istina o ekološkoj proizvodnji je voda duboka, a smatram da ministarstvo poljoprivrede tu nije dobro odradilo posao i da nije dobro usmjerilo ekološku proizvodnju. Ona danas služi mnogim ljudima za izvlačenje novca u obliku potpora, pa tako recimo imamo usjeva od 300 hektara oraha u kojima ne možete nabrati oraha za dvije gibanice. A potpora je velika i to je naša ekološka proizvodnja. Proizvodnja bez proizvoda. Na taj način nećemo napraviti transformaciju naše poljoprivrede. Transformacija iz konvencionalne u ekološku ili integralnu poljoprivredu traje jako dugo, trebaju biti svi sektori uključeni i tek tada će se naši poljoprivrednici uključiti u ovakvu transformaciju. Zato istražujmo glifosat, utvrdimo ono što je stvarno istina o glifosatu, isključimo ga iz upotrebe, ali tek nakon kad stvorimo alternativu. Nemojmo otežavati našim poljoprivrednim proizvođačima više nego što treba jer ti ljudi se danas bore na europskom tržištu, većina našeg kukuruza, soje i žitarica i ostalih uljarica završava u Italiji ili u nekom dijelu Europe. Oni posluju na tržišnom principu i ukoliko mi ne možemo njima konkurirati, doći će do daljnjeg urušavanja i ovog ratarskog dijela poljoprivrede koji još koliko-toliko živi. No, kao što sam rekao, zamjena glifosatu su, da bi se ... [[Govornik se ne razumije.]] više novih sredstava, više sredstava koji moraju uništiti korove i moramo tu odvagnuti što je za nas bolje, da li je bolje produžiti djelovanje tog glifosata, tj. upotrebu sa edukacijom kako se može smanjiti njegova količina ili ga jednostavno izbaciti iz upotrebe i ostaviti poljoprivrednim proizvođačima da se snalaze, a snalazit će se na skuplji način jer odnos glifosata i recimo Dikvata, tj. Reglonea je otprilike 1:10 u cijeni, da ne kažem koje još kombinacije trebaju. I samim time narušavamo konkurentnost naših poljoprivrednika. Dobro razmislimo o ovome što radimo. Ja normalno nisam nikako za kancerogena sredstva, ali nažalost mi smo tu gdje jesmo, jako puno toga je oko nas kancerogeno, pa i mnogi lijekovi koje koristimo za snižavanje temperature imaju epitet da su kancerogeni. Izgleda da je sva kemija koja je neprirodna, kancerogena no međutim, moramo odvagnuti što želimo.

Kolega, sva sredstva za zaštitu bilja mogu biti opasna, nisu sva kancerogena, ona su pod strogim režimom registrirana za uporabu u Hrvatskoj i u Europi i ako se koriste po propisanim uvjetima, nisu opasna ili manje su opasna ako se koriste u pravo vrijeme i po svim mjerama opreza jer ako ćemo tako, imamo i recimo kuhinjsku sol koja može biti otrovna, ako se koristi u velikim količinama. Tako da, tu treba gledati da je prije svega mjerilo količina. Kad je riječ o glifosatu, nakon njegove mikrobiološke razgradnje u namirnicama koje su analizirane, ostane negdje u mikrogramima tog herbicida u tim proizvodima.

Zahvaljujem kolega Vlaoviću. Kao što sam rekao, u ovom trenutku je edukacija prva koju bi trebalo napraviti, ali ne na represivni način već treba ljudima objasniti da ukoliko su im prskalice dobre, ukoliko znaju koliko koristiti, a ne da ono, za svaki slučaj dodamo 20, 30% više jer nekada sa kvalitetnom upotrebom prskalica, sa krupnoću kapi u prskalicama, sa dobrim pritiskom i rasporedom se može smanjiti za 20, 30% količina herbicida koji se danas koriste, a da bi bio efekat isti. Mislim da je tu prvo što treba učiniti i onda nakon znanstvenog proučavanja i dokazivanja onoga što glifosat nosi, ukoliko je to stvarno toliko velika kancerogenost, normalno da ga treba ukinuti i krenuti.

Uvaženi kolega, moram reći da zapravo skoro nije bilo rečenice u kojoj se ne bi mogla složiti s vašom raspravom jer ste vi na neki način pokušali zapravo sagledati koje je to štetnost glikosfata, a zapravo i što to donosi ne primjena za našu poljoprivredu, odnosno što to znači ako se on u ovom momentu ukine u Hrvatskoj i zato smatram da ste dobro detektirali i to me još zanima, da li smatrate što je već doneseno da neke zemlje će zabraniti primjenu od '22., '23., da li još objektivna dodatna analiza bi mogla pridonijeti tome da ipak dokaže se i da objektivno se sagleda da on može dalje biti u primjeni jednim ispravnim načinom primjene uz primjenu svih mjera ili ćemo ići opet u drugu krajnost da ga zabranimo, a istovremeno [[Upadica: Hvala.]] zamijenimo nečim još Poštovana kolegice ja sam u svojoj raspravi išao upravo s ove neke stručne strane, ali i sa strane proizvođača iako sam rekao da ga uglavnom ne koristim, ali nekada za neke šikare kada rješavam takve korove da, u vrlo malim količinama. U ovom trenutku i raspravama koje se vode, glifosatu je vrijeme ograničeno i pitanje je samo nakon kojeg vremena će se on ukinuti, ali ono što se nadam da će do tada biti pronađena neka alternativa koja će našim poljoprivrednim proizvođačima omogućiti istu zaštitu od korova, a da neće biti toliko otrovan. Onoga koji neće biti tako otrovan, ne postoji, nema trenutno u ovom trenutku nema kemije takve.

Ja ću u stvari nastaviti gdje sam stao u onoj svojoj prvoj replici kada sam kazao da sam ja kao i kolega Bulj, a vjerujem i drugi zastupnici ovdje u saboru stvarno veliki pobornik zdrave hrane. No, to nije dovoljno samo reći jer naravno na razini nekoj logičnoj ako kažete da ste za zdravu hranu u odnosu na nezdravu hranu, ništa čudno i ništa pretjerano pametno. No, ako vidimo navike naših građana koje sam također spominjao kada odlaze u nabavku hrane onda redovito vidimo one police u dućanima na kojima je zdrava hrana kako nema gužve, nema nikoga oko njih, a da se građani redovito skupljaju oko onih namirnica koje možda i nisu najzdravije. Kako doskočiti tome u raspravi smo već malo i dotakli, po mom mišljenju prvenstveno edukacijom, kako edukacijom odraslih građana, tako i edukacijom poljoprivrednika tako i ekonomskom politikom u poljoprivredi kojima ćemo poticati poljoprivrednike da proizvode zdravu hranu, a pri tome ne gube na tržištu i po tome nisu manje konkurentni. Jer ako je cijena zdrave hrane nemjerljivo veća nego cijene nezdrave hrane, uvjetno govoreći nezdrave jer i ona prolazi naravno Agenciju za hranu i dobija zeleno svjetlo, dakle uvjetno rečeno, onda naravno svako se ekonomskom logikom vođen orijentira na proizvodnju onoga što je jeftinije što mu donosi veći profit, a valjda državi i javnom zdravstvu ostavlja da se brine o zdravlju građana. Dakle, svi u lancu proizvodnje i potrošnje hrane moraju biti educirani, od poljoprivrednika do građana, do osoba koje formuliraju ekonomsku ili poljoprivrednu politiku ove zemlje. Ako jedan od tih karika u lancu nije na razini svoj zadatka nažalost lanac puca i sve ovo što mi pričamo su puste i prazne riječi. I menije posebno važno da od same, od samog djetinjstva educiramo našu djecu u školama kroz školske programe o važnosti zdrave hrane. Neke od tih programa imamo, ali program koji smo također namjeravali uvesti dakle zdravstveni program kao dio građanskog odgoja bi trebao biti upravo orijentiran između ostalog i na ove segmente vrlo važne za svaku osobu koja odrasta, koja stupa u život i sutra će donositi svoje vlastite odluke o tome kakvu će hranu jesti ili neće jesti, a bit će u isto vrijeme bombardirana marketinški od strane velikih korporacija sa reklamama koje potiču kupovanje nezdrave hrane. Dakle, podizanje svijesti građana ne počinje u njihovom punoljetnom razvoju život nego kad su djeca, kad su otvorena da čuju stvarno ono što je važno za sutrašnje odluke koje će donositi. GMO hrana, ja nisam pobornik GMO hrane, no s druge strane ni tu nema jasnih znanstvenih dokaza koliko i na koji način šteti ljudskom zdravlju, ali dok ne budemo sigurni u to mislim da trebamo biti puno, puno više oprezni nego kad budemo imali znanstvenu potvrdu da ona nije štetna. No, ona se i danas u tragovima nalazi u mnogim namirnicama i u mnogim proizvodima koje konzumiramo, a ne povezujemo ih sa zdravom, sa GMO hranom. Recimo u tabletama koje pijete ako su one gel tablete ona ovojnica između ostaloga je rađena i od supstanci koje su genetski modificirane i proizvedene. Dakle, nije to samo hrana koju kupite u supermarketu to su mnoge druge stvari koje unosimo u sebe koje konzumiramo, a koje u tragovima već više ili manje sadrže GMO. Osim toga, potpuno je jasno već danas i medicina nas tome uči da bolesti današnjice dobrim dijelom su uvjetovane prehranom koju koristimo. Pa bilo da se radi o kardiovaskularnim bolestima što je već općepoznato, pa bilo da se radi čak i o konzumaciji ulja, biljnog ulja koji se termički obrađuje, mijenja sastav i postaje transmasna kiselina odnosno mast koju tijelo ne prepoznaje jer evolucijski jednostavno nije na to naučilo, a pržit se počelo na biljnim mastima, biljnim uljima negdje '50.-tih godina prošlog stoljeća. Čovjekov organizam puno duže od toga postoji, znamo da prije toga se koristila svinjska ili neka druga, druga mast. Jednako tako i autoimune bolesti su dobrim dijelom uzrokovane prehranom i zbog toga prehrana nije nevažna, zbog toga je ona važna i mora postati sastavni dio kurikuluma u školama kako bi se djeca već u najranijoj dobi osvijestila o njezinom značaju. Ono što je također važno kada govorimo o glifosatima je reći da i u Hrvatskoj su prisutni, pogotovo cidokor koji je naravno zastupljen koliko čujem u većini poljoprivrednih domaćinstava koje se dakle bave poljoprivredom i zbog toga, pošto nam znanost ne nudi stvarno točna ili provjerene podatke da li je on kancerogen ili nije, da li je štetan za ljudsko zdravlje ili nije trebamo ipak ograničiti dok ne budemo sigurni. Jer ako imamo dvije institucije, jedna koja se bavi istraživanjem raka, a druga europska koja se bavi hranom sa dva potpuno različita stajališta o istoj stvari, onda naravno, građani koji nisu stručnjaci, a stalno se zaklinjemo u struku i moramo slušati savjete struke, a sad se postavlja pitanje, a što je to struka, ako jedni stručnjaci kažu jedno, da je štetno za zdravlje, a drugi stručnjaci kažu sa istim kompetencijama, fakultetima, istraživanjima iza sebe, drugo, onda što je struka? Čime se kao političar vodite u odlučivanju u ime građana koji su vas izabrali? Dakle, struka nije nešto iza čega se uvijek i svaki put možemo sakriti i reći, nemamo mi nikakvu odgovornost jer je struka rekla. Dakle, dok nam znanost nedvojbeno potvrdi da glifosfat nije štetan, ja mislim da moramo biti oprezni. Dokle smo u dvojbi, trebamo ga jednostavno odgurnuti od sebe i u tom kontekstu, ja podržavam i ovaj prijedlog koji ide na za ograničavanje ili zabranu korištena glifosata u poljoprivredi jer na kraju krajeva, unosimo ga u sebe. Spomenuta je europska rasprava, da, bila je vrlo intenzivna, posebice u EU parlamentu. Prijedlog kompromisni je bio stvarno da se ograničiti, ono što je i komisija predlagala, da 15 godina bude dozvola za korištenje i prodaju proizvoda poljoprivrednih koji sadrže i glifosat, odnosno u svojoj proizvodnji je bio, tretirane su bile njime, 7 godina je također, puno, ali dobro, tu je jedna ograda koja kaže da se u bilo kojem trenutku može to povući ta dozvola, ukoliko se dokaže da je on štetan za zdravlje. Dakle, nedvojbenih još uvijek dokaza nemamo, ali ja u takvoj situaciji se uvijek zalažem da budemo oprezniji i da ne čekamo da eksplodira u lošem smislu riječi, zdravstvena situacija u našoj zemlji ili u Europi, nego da budemo puno oprezniji i da ustvari čekamo potvrdu da li je to stvarno u redu kako bi onda produžili taj rok kad se i koliko može koristiti. Milijun europskih građana koje je potpisalo peticiju da se stvarno ograničiti ovaj herbicid, nije mala stvar, nije zanemariva stvar i mislim da svaki policymaker ili predstavnik građana u našem parlamentu, kao i u europskom, to mora uzeti u obzir jer proizvodnja profita nije jedino što bi trebalo ljudski rod voditi u njegovom razvoju. Zdravlje je nešto što svi smatramo jednom od najvažniji vrijednosti, najvažnijih prava na kraju krajeva, građana, koje je kodificirano u raznim ustavima, pa i naš Ustav govori o pravu na zdravlje, odnosno čak, međunarodne konvencije to spominju, također. Ne treba to zanemarivati jer samo oni koji ostanu bez zdravlja ili kojima je narušeno zdravlje, shvate koliko je to važno.

Poštovani kolega Klisović, vi ste ovdje rekli jednu dobru riječ, u ovom slučaju, to je svijest, svijest građana, ali i svijest proizvođača. Jer, kao što ste vi rekli, profit je ono za čim svi trče u svakoj proizvodnji, pa tako i u ovoj poljoprivrednoj. Recimo, kod desikacije soje, ako koristite Reglone, to je nekih 700 kn po hektaru, ako koristite glifosat, to vam je nekih 150 do 200 kn po hektaru, znači razlika je 500 kn po hektaru, pa broj hektara i sad ovdje opet dolazimo do svijesti tog proizvođača. Da li će on ići sa glifosatom koji 3 tjedna treba da posuši soju, ali će vjerojatno ući u sam plod ili će koristiti Reglone, koji to radi u kraćem vremenu, iako će i on ostaviti određeni kemijski trag u tome.

To je ono što zovemo društveno odgovorno poslovanje ili društveno odgovorna proizvodnja. Dakle, nije ona samo kod velikih kompanija, multinacionalnih, bogatih kompanija, gdje su obično sve naše oči uprte. Ona se, ustvari društveno odgovorno poslovanje je poslovanje svake tvrtke, svakog obiteljskog gospodarstva, dakle svih kojih koji doprinose proizvodnji nečega što se na tržištu konzumira. Kažu da ljude vode dvije stvari. Na engleskom to zvuči need ili greed. Dakle potreba ili pohlepa, da su to glavni motivatori pokretanja ljudskih aktivnosti.

No nama svima, a posebno političarima saborskim zastupnicima je stvarno da doprinesemo edukaciji naših građana i da ne tretiramo svaki stvarni [[Upadica Reiner: Hvala.]] prijedlog zakona kao populistički. Uvaženi predsjedavajući, pitao je zastupnik Lenart kako izbjeći upotrebu kemikalija u poljoprivredi odnosno on je rekao, da, ha ja vjerujem da je cidokor štetan za ljude, ali i druge kemikalije su također, štetne. I time zapravo je postavio krucijalno pitanje, usudio bih se reći pitanje svih pitanja u poljoprivredi, a to je zašto je danas, današnja poljoprivreda, nezamisliva bez uporabe brojnih kemikalija. Odgovor na to pitanje u suštini je jednostavan.

Vi imate, recimo voćnjak u kojem su samo jabuke. Ili voćnjak u kojem su samo šljive ili voćnjak u kojem su samo lješnjaci. Ili polje u kojem je samo pšenica, samo kukuruz, samo soja, itd. Problem nastaje u tome što, kada vam se pojavi neki specifični štetnik koji napada samo jednu kulturu, npr. ljeskotoč koji napada lješnjake. Ukoliko vi imate hektare i hektare nasada isključivo lješnjaka, on će se širiti sa stabla na stablo, jednostavno će vam cijeli voćnjak, odnosno cijelu plantažu lješnjaka će vam uništiti. Jedini način da se spasite u tom slučaju su kemikalije, a opet, ako koristite kemikalije, onda ćete imati druge probleme, u konačnici i zdravstvene, za vas same. Koje je rješenje, koji je odgovor? Odgovor je sadnja u polikulturi, odgovor je u tome da umjesto jedne kulture na jednom hektaru se sadi 20 različitih kultura na jednom hektaru. Izmiješano. Da. I onda kad imate polikulture, kada imate otporne sorte, npr. jabuke, kojima ne treba kemijsko tretiranje, e onda više nema potrebe za tretiranjem kemikalijama. I to je ono rješenje koje sam ja pronašao u Karlovcu, znači kad sam se krenuo baviti voćarstvom, svi su rekli ne možeš bez kemikalija, ne možeš bez kemikalija, ali ja sam onda tražio, koje je rješenje, npr. rješenje za breskvu koja se, čiji list se zakovrča zbog one gljivice Taphrine deformans, a rješenje je da se nabave breskve koje su otporne na kovrčavost lista. I rješenje za šljivu koju napada virus šarke je nabava šljive koja je otporna na šarku i kada sadite u polikulturi, tada ćete vidjeti da zapravo štetnika gotovo da i nema jer ste stvorili prirodan i normalan eko-sustav. Ono to mi danas imamo, te monokulture, to nisu prirodni i normalni eko-sustavi. To je lud sustav, to je sustav u kojem, sustav u kojem imate samo jednu vrstu i pri tom trošite more kemikalija da suzbijate sve moguće štetnike koji se ne bi na tom području pojavili da ste sadili u polikulturi. Također, htio bih vam navesti primjer borbe sa korovima koje sam vidio na otoku Braču. Naime, meni drag prijatelj Ivica Franceschi sa Brača, on je, njegovi roditelji su ovčari, imaju ovce, međutim, nemaju puno zemlje i pitanje je zapravo kako nahraniti sve te ovce. Odgovor je u tome što njihovi prijatelji, susjedi, rođaci, tko već imaju zemlju na kojoj su masline, odnosno maslinike i oni imaju dogovor sa maslinarima, da jednostavno ovce puste u maslinik i zapravo ovce riješe sve korove u masliniku i na kraju godine još dobiju vlasnici maslinika i nešto sira, itd. Uglavnom, na Braču su riješili korove u maslinicima ne fizičkim radom, da ljudi sad se muče s tim, ne s mehanizacijom i ne s kemikalijama. Nego su jednostavno pustili najobičnije životinje, ovce od kojih onda imaju višestruku korist. Takav način suzbijanja korova, to je način suzbijanja kojem moramo težiti. Međutim, današnja poljoprivreda ne traži rješenje koje je prirodno, današnja priroda ne traži rješenje koje je staro tisućama godina, nego izmišlja neka nova rješenja koja nijedno nije starije od 100 godina, a svim tim rješenjima je zajedničko to da su toksične za ljude, za životinje, na kraju krajeva i za biljni svijet. I što se događa. A događa vam se to da kad prskate zemlju s tim otrovima, u konačnici vi poubijate sav, sve mikroorganizme u toj zemlji. Ta zemlja postaje mrtva. I ona postaje toliko mrtva da više bez gnojiva umjetnik ne može dat ploda, toliko mrtva da ju morate stalno orati jer nema više krtica u njoj, nema više glisti, nema tko jednostavno nju rahliti više. I, u konačnici, htio bih pohvaliti zastupnika Bulja što je dotaknuo ovu temu jer se radi o uistinu bitnoj temi. Ja u potpunosti podržavam njegov prijedlog zakona da se zabrane glifosati. To je jedna pametna odluka i mogu reći da je kolega Bulj vidio ono što mi zapravo svi znamo, samo je preduhitrio sve nas druge i dao konkretan prijedlog zakona, čime je zapravo prešao sa riječi na konkretna djela. Međutim, opet će vladajući reći da Miro Bulj samo kritizira, a ne daje konkretne ideje, odnosno prijedloge, međutim, ovim prijedlogom je Miro Bulj pokazao da daje konkretan prijedlog i konkretno rješenje. Međutim, svatko rješenje koje ne odgovara onima koji trenutno drže poluge vlasti ili konce vlasti, bit će odbijeno. Tako će i ovaj prijedlog Mire Bulja biti odbijen od vladajuće većine. Smatram da je kontrola nad hranom, odnosno imanje zdrave hrane, najbitnija stvar za jednu državu, a mi smo se toga odrekli. Umjesto da se na fakultetima potiče ljude da imaju znanja od kojih mogu imati primjenjive koristi, mi danas od osnovne škole do fakulteta zapravo učenici nemaju blage veze o proizvodnji hrane. Poljoprivreda je prikazana kao nešto što je nazadno, nešto čime se bave neškolovani, nešto što se ne tiče svakog od nas, itd., a istina je obratna. Istina je nešto, istina je da za bavljenje poljoprivredom treba imati znanje, istina je da bez hrane ćemo svi riknuti od gladi i istina je da bez zdrave hrane ćemo svi bit bolesni i istina je da bi ovo pitanje trebalo svakoga zanimati i da bi se svi trebali baviti poljoprivredom, koliko tko može. Ja sam zasadio u Karlovcu razne voćke. Čak imam indijansku bananu, kaki jabuku, nashi, odnosno azijsku krušku, mongolsku borovnicu, 13 lješnjaka, 3 badema, zasadio sam 7 sorti jabuke otpornih, zasadio sam 3 breskve otporne na kovrčavost lista, šljive otporne na šarku, dvije, zasadio sam kruške neke domaće sorte i zapravo čak sam i pistačio zasadio, nema šta nisam zasadio. Zato jer volim zemlju, zato jer ovo je moja zemlja, ovo je moja država, ovdje žive moji ljudi, moj narod, želim živjeti ovdje, ne želim nikamo otići, gledam u budućnost za 5.g. i to je ono što država treba poticat da svaka obitelj i koja ima zemlju da im država da sadnice. Treće sam zaboravio, zasadio sam jedno 6 trešnji, 7 zapravo, jedna od njih je bijela izvana. Znači, voće je stvarno čudo, voće je zahvalno, sadite u polikulturi, nema potrebe za kemikalijama, sadite otporne sorte i vi i vaša djeca će uživati u slatkom voću i slatkoj hrani i onda nećete morati jurit po Shopping centrima kada izbije panika poput ove trenutne s koronom.

No, ja bih volio kad biste vi pokušali živjeti od 5 hektara zemlje kako sam ja 5.g. živio, odgajao djecu, pa bih vas pitao da li je to moguće sa tom polikulturom koju vi zastupate? Nažalost, ljudi koji se bave poljoprivredom moraju platiti i račune, imaju troškove, djecu, familiju i sve i lijepo bi bilo kad bi se moglo živjeti od tako jednostavnoga, a da ne moraju trošiti na zaštitna sredstva, da ne moraju trošiti na neke druge stvari, kada bi mogli živjeti od onoga što priroda da. No, međutim, na zemaljskoj kugli nas ima već 7,5 milijardi, nažalost u RH nas ima sve manje, al još uvijek dovoljno da ne možemo ni ovako proizvesti dovoljno hrane koliko bi nam trebalo. I nažalost, nije realno očekivati da ovaj način poljoprivrede može zaživjeti, a i ono što je tragedija u hrvatskoj poljoprivredi i u nekim drugim granama da se u poljoprivredu, nogomet i politiku svi u RH razumiju. Uvaženi zastupniče, želim vam reći da za to što je u RH teško živjeti na prirodan način, nije kriva priroda nego je kriva vlast koja je to onemogućila, vlast koja ne želi ljudima izać u susret, vlast koja ne brine uopće kako će seljaci prodat svoju robu, vlast koja drži nerealan tečaj, visoke namete itd. A ono što je, ono što je najveća tragedija danas zapravo jest da o ovako bitnoj temi kao uporaba herbicida glifosata koji je dokazano otrovan i štetan nas je ovdje samo četvero u saboru sa predsjedavajućim g. Reinerom 5 i postavlja se pitanje što je sa drugim zastupnicima, da li njih ova tema ne zanima ili su možda svi u onoj protektivnoj izolaciji od korona virusa?

Evo, pozdravljam izdržljivost tj. evo tajnika državnoga i njegove suradnice i vas kolege zastupnici, sva trojica, evo sad nas ima 5-ero, znan da je petak, vikend je, bez obzira na korona virus i sve preporuke ja mislim da je svakoga petka kad nije glasanje slična atmosfera, ali očekujem da ćemo mi saborski zastupnici pokazati sad ozbiljnost i sad kad ne bude i škole i drugih stvari u borbi sa tom, sa tim virusom, da ćemo mi saborski zastupnici pokazati trezvenost i da ćemo biti ovdje na radnom mjestu i da ćemo pokušati smanjiti tu paniku, ali i ukazivati na probleme i raspravljat od ovim problemima kao što se danas raspravljalo. Ja bi na kraju zahvalio svima koji su me saslušali, žao mi je šta nitko nije iz Vlade izašao ovdje tj. predsjednik Vlade cijelo vrijeme je mogao dat svoj stav. Ja bi zahvalio svima onima koji su dali konstruktivne i kritike i svima onima koji su rekli zbog čega da, još uvijek nije niko bio ovaj klasično rekao za glifosfat osim gospode iz Kluba HDZ-a, ovi ostali su rekli da treba razgovarati i moja intencija i cilj je bio da se potakne ova tema i razgovor o problemu glifosata jel moramo znati da, ja sam osobno protiv upotrebe glifosata, za zabranu uvoza, prevoza, trgovine i proizvodnje GMO-a, dao sam i taj zakon, zabranu prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima jel mislim da je neobrađeno zemljište naše najvrijednije zlato. Ja dolazim iz krajeva, evo kolega je maloprije spominjao, gdje također male su površine i parcele, tu je vrlo teško bilo opstat, al ljudi su živjeli od poljoprivrede na tim parcelama. Moguće je ako budemo svi obrađivali to zemljište povećati proizvodnju hrane jel ova ugroza govori na poruku koju ću ja uvijek ponavljati, a vjerojatno i vi pošto smo svi zastupnici naroda tj. narod nas je izabrao u ovaj parlament, da smo, svim slati poruku kupujmo domaće, proizvodimo, zaštitimo prije svega sigurnost i zdravlje jel kontradiktornosti ima, jel Svjetska zdravstvena organizacija govori da je mogući uzročnik tumora da je ovaj glifosat, uz to imamo i presudu u Americi da je glifosat ovaj, tvrtka je kažnjena tj. Bayern i, Bayer i Monsanto.

Znači, imamo tu lobiste, imamo utjecaje, imamo mogućnosti razvijati poljoprivrednu proizvodnju koja nije štetna, koja je organska. Meni je žao evo što nisu tu kolege maloprije iz HDZ-a koji su tvrdili da je ovo populizam šta ja predlažem. Ja tvrdim evo neka oni budu testi, nek se oni testiraju sa glifosatom i s tim, pa neka vide oće bit posljedice. Vjerujem da ćemo naći rješenja, proizvođači organske hrane nama kolegice i kolege uvijek govore da znači da i glifosat nije potreban oni to ponavljaju Austrija je izričiti primjer za učinkovitu proizvodnu. Poljoprivreda budućnosti je da se surađuje sa prirodom, a ne protiv prirode. Glifosta je neprijatelj prirode, to tribamo s toga stajališta. Mi moramo znači sve elemente tražiti da surađujemo sa prirodom jel i prije glifosata uvijek je bilo kemijskih sredstava odavno, od starih vremena, međutim je isto tako činjenica da se mi moramo početi oslanjati na bioraznolikost i velikog mnoštva različitih usjeva i struktura, o tome je maloprije kolega i govorio, izbjegavajući pri tom neubrojive monokulture koje privlače nametnike i opetovanje sadnje na poljima koje omogućuju razvoj parazita u zemlji na biljkama. Ovo je tema o kojoj će se još uvijek raspravljati, vjerujem da će Vlada uskladiti mišljenje unutar RH i stav Hrvatske sa EU jel u EU kad smo glasali na prijedlog Europske komisije Hrvatska je jedna od 9 država koja je bila protiv, a vidim da ovdje vladajuća stranka nije baš protiv nego je čak za jel oni smatraju da je ovaj prijedlog zakona i rasprava o ovome zakonu populizam. Vjerujem da će se to uskladiti, jer ovako postaje kontradiktornost i prije svega želim na kraju poslati poruku kupujmo domaće, kupujmo lokalno, proizvodimo domaću poljoprivrednu, iskoristimo domaće poljoprivredne kapacitete, 790.000 hektara neograđenoga zemljišta, a vas kolegice i kolege saborski zastupnici pozivam da prihvatite ovaj moj prijedlog, a sve koji znadu nešto od stručnjaka do poljoprivrednika koji mogu se uključiti da zajednički napokon očuvamo prirodu od neprijatelja prirode, a sve u svrhu zaštite zdravlja naših ljudi. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti.